Pane zpravodaji. N460 maloobchod se sportovním vybavením. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Přihlášeno 188, pro 66, proti 75. Návrh přijat nebyl. Trváte na tom ještě v tuto chvíli? Takže vás všechny odhlásím a poprosím vás o nové přihlášení.